Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Návrh byl zamítnut. Jako poslední návrh na změnu pořadu schůze máme návrh paní poslankyně Pekarové Adamové, aby tisk 162, bod 66, týkající se pojistného na veřejné zdravotní pojištění, byl zařazen tento pátek jako první bod.

Návrh byl zamítnut. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu pořadu schůze Poslanecké sněmovny a můžeme se vrhnout na projednávání odsouhlaseného programu.